Děkuji mnohokrát. Děkuji panu poslanci Schwarzenbergovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Děkuji za slovo. Já bych se prostřednictvím pana předsedajícího chtěl zeptat pana ministra, než pro tu smlouvu budu hlasovat. Mám tady její překlad v českém jazyce a v jednom odstavci se tady píše: Pařížská dohoda. Smluvní strany se dohodly. A teď je tady napsáno: Uznávajíce, že změna klimatu je společenským problémem lidstva, smluvní strany by měly při přijímání opatření k řešení změny klimatu respektovat, podporovat a brát v úvahu své příslušné závazky v oblasti lidských práv, práva na zdraví, práva domorodých obyvatel, místních komunit, migrantů, dětí, osob se zdravotním postižením a lidí ve zranitelném postavení a práv na rozvoj, stejně tak jako rovnost pohlaví, posilování postavení žen a mezigenerační spravedlnosti. Já tomu nerozumím, co to má, jaký obsah tato formulace má v té Pařížské dohodě? Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Vy si to možná neuvědomujete, ale my jsme se tím zabývali na zahraničním výboru. Říkám to v souvislosti se stoupajícími teplotami.

A uvědomte si jednu věc.

Já se domnívám, že to je rozhodně věc, která je stále podceňována.

To znamená, na té jižní Moravě nebo kdekoliv je té vody tak málo, že to teplo je suché.

To, co říkal, pan poslanec Stanjura, to není pravdou. Já si myslím, že to není věc, která by byla podceňována.

Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

Životní prostředí a přírodu nechráníme pro přírodu samu.

A já si myslím, že je to správné. Pan poslanec Fiedler a jeho řádná přihláška. Prosím, pane poslanče. Pardon, pane poslanče, ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Tedy zákona, který má jako svůj důsledek zavedení divočiny na nadpoloviční ploše území Národního parku Šumava a bude mít zřejmě za následek další uschnutí lesů na Šumavě. Tedy zákona, který přispěje k tomu, že Šumavu předáme dalším generacím nikoliv jako zelené pohoří po staletí obývané a spravované lidmi, ale jako hanebnou pustinu, jako hanebnou divočinu. Prosím, pane předsedo.

Je to zase pro ty budoucí generace.

To je ten důvod.

A pan kolega Foldyna s faktickou? Ne, s řádnou.